Já vám děkuji. Požádám pana poslance Michala Kučeru a připraví se paní poslankyně Nina Nováková. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Ale co mě skutečně zaráží, že má kolegyně paní poslankyně Pecková tady citovala fakta Mezinárodního měnového fondu o ekonomické situaci Chorvatska a ta nazval pan ministr financí Babiš urážkou a pomluvou.

Věřím, že všichni jsme měli možnost a prostor si důvodovou zprávu prostudovat.

A co mě k tomu vede? My jsme samozřejmě v posledních dnech měli možnost se seznámit s analýzou společnosti BDO, která je jedním z hlavních auditorů společnosti Agrofert a také současně zpracovala právě onu zprávu pro elektronickou evidenci tržeb, a tam jsou naprosto zásadní rozpory. Tam jsou naprosto zásadní rozpory a ty rozpory jsou natolik velké, že mě skutečně udivuje, že je tady takhle jenom jednoduše přecházíme.

Skutečně to bylo velmi věcné. Ale tam zazněla jedna věc, že když jsme právě poukázali na onen rozpor, já jsem tam to vystoupení měl, že tam vidím rozpor mezi důvodovou zprávou a studií BDO, tak tam zaznělo, že ta studie samozřejmě už je zastaralá.

To znamená, že zásadní námitky, které jakoby zaznívaly, co se týká bezpečnosti, co se týká ochrany dat, co se týká rizik, byly během patrně dvou měsíců vyřešeny, a dokonce vyřešeny do takového stadia, že nestálo za to ani je do důvodové zprávy zmínit.

To znamená, přečteme si důvodovou zprávu jsou tam samá pozitiva, ale ještě větší pozitiva jsou potom v hodnocení rizik RIA. Hodnocení rizik, upozorňuji, se to jmenuje. Máme tam ovšem pouze samé pozitivní informace marketingového charakteru.

Během dvou měsíců, co vlastně se stala ta studie BDO zastaralou podle slov zástupců Ministerstva financí a pana ministra Babiše, tak během těch dvou měsíců se pravděpodobně to kritérium, které je tady mezi těmi kritickými, stalo naprosto běžné, bylo vyřešeno, že dokonce nestálo za to jej ani zmínit v oné důvodové zprávě, která, upozorňuji, je jediným podkladem pro Poslaneckou sněmovnu k tomu, abychom se rozhodovali nad tím, jestli zvedneme ruku pro elektronickou evidenci tržeb, nebo nezvedneme.

Bezpečnostní rizika míra pravděpodobnosti pět, to znamená hraničící s jistotou. To jsou bezpečnostní rizika. Když se podíváme do důvodové zprávy, o bezpečnostních rizicích nula. Nula! To znamená, bezpečnostní rizika tam vůbec nejsou zmíněna. A já skutečně bych se chtěl zeptat pana ministra Babiše, jakým způsobem pracuje, jaká je úroveň jeho práce. Já bych řekl velmi, velmi nekvalitní, protože pokud ho společnost BDO, já ji skutečně nechci zpochybňovat, naopak si myslím, že odvedla velice dobrou práci, i když ta studie samozřejmě má nějaké nedostatky, ale takhle by měla být zpracována studie. Tomu rozumím. Když tato studie upozorňuje na zásadní rizika, proč nám ta rizika nezmínil také v důvodové zprávě, tedy proč je nezmínil Poslanecké sněmovně?

Mně to připadá, že pan ministr Babiš si z celé studie, ať už má počet stránek jakýkoliv, ať má pravdu pan poslanec Koníček, anebo pan ministr Babiš, ten počet stránek skutečně není tak důležitý, že si pan ministr Babiš z toho pouze vytrhl stránku jednu a ta stránka se jmenuje PR vnímání a koncept, která říká: Veškerá komunikace se bude snažit přirozeným a nenásilným způsobem přesvědčit občany, že vyžadování placení daní je pro ně přínosné a využívání cest, jak ušetřit díky krácení daní v konečném důsledku poškodí životní komfort každého občana ČR.

Já vám také děkuji, pane poslanče.